Garanční výbor návrh neprojednal.

Námitku nemám, takže projednávání je možné.

Děkuji. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlavní smysl a potřeba změny, která je v předloze navržena, to už jsem zde vysvětlila v předchozích dvou čteních, proto jen stručně zopakuji, že se jedná o novelu zákona o nemocenském pojištění, která má za cíl řešit vyplácení peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství, kdy návrh v podstatě ruší u mateřské redukční hranice, přičemž zachovává pouze tu nejvyšší. Můj návrh cílil pouze na peněžitou pomoc v mateřství, nicméně se v průběhu legislativního procesu ukázalo, že by se změna výpočtu dotkla také takzvané otcovské, která byla zavedena v minulém volebním období. To však nebylo záměrem a je potřeba to v návrhu ještě opravit. Také vzhledem k tomu, že původně navrhovaná účinnost již není aktuální, je nezbytné upravit ustanovení týkající se účinnosti zákona. Návrh, jak už bylo řečeno, neprojednal garanční výbor právě i z důvodu toho, že o těchto věcech jsme už věděli dopředu, a já tedy z těchto důvodů podávám v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh na opakování druhého čtení, abychom tyto drobné věci ještě mohli do toho návrhu zapracovat. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu.

Pokud se nikdo nehlásí, rozhodneme o návrhu, který předložila zástupkyně navrhovatelů, a to opakování druhého čtení. Prosím.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na opakování druhého čtení...

Kdo je proti? Děkuji vám. I tady byl vysloven souhlas s opakováním druhého čtení.